To je to, co na tom kritizujeme.

Buď bylo špatně zvýšení, nebo je špatně snížení. Nemůže to být tak, že plus jeden procentní bod je špatně když to dělá pravice, ale když to levice nesnižuje, tak je to dobře a necháme si ten plus jediný procentní bod. To nechám na vás, ale netvrďte nám současně, že bylo špatně zvýšení a současně je špatně navržení snížení na původní úroveň. Obojí dohromady prostě platit nemůže. Místo abyste řekli: nám se ty peníze, které vybereme od lidí, hodí, abychom je pak mohli některým dávat zpátky a tvářit se jako ti dobří, kteří rozdávají peníze. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, já nevím, jestli nenavrhnout tady přílepek, kterým by tato Sněmovna popřála ministryni Jourové, aby ve své misi v Bruselu uspěla, a tím pomohla celé republice. Děkuji. Nevidím nikoho, kdo by byl přihlášen do rozpravy. Z toho důvodu rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování.

Budeme hlasovat nejdříve o tomto návrhu.

Kdo je proti? Hlasování končím. Přítomno poslanců je 165, pro tento návrh bylo 32. Návrh byl zamítnut. Dále zde mám dvě legislativně technické úpravy, první od pana poslance Votavy a druhou od pana poslance Fialy.

Jak jsem to konzultoval, tak bychom měli o těchto legislativně technických úpravách hlasovat jako první. Jinak já dám hlasovat o legislativně technických úpravách jako první. Dobře, už se tomu nebráním. Dobře, děkuji. V tom případě budeme postupovat tak, jak jsem řekl. První budeme hlasovat o legislativní úpravě pana poslance Votavy. Pane poslanče, uveďte, prosím vás, tento bod. Pan ministr? Souhlas, dobře.

Postoj pana ministra? Nesouhlas, dobře. Já zahajuji hlasování... Mám zde faktickou poznámku.

Pokud někdo je proti, říká, že legislativa Sněmovny špatně pracuje a neumí ohlídat správnost legislativně technickou.

Dobře. Děkuji. Neregistruji žádnou faktickou poznámku. V tom případě budeme pouze hlasovat, kdo je pro tuto legislativně technickou úpravu tak, jak ji navrhl.

Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Vážený pane místopředsedo, ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí. Teď mě upozorňuje legislativa, že bychom měli hlasovat ještě o stažení pozměňovacího návrhu pana kolegy Raise. V tom případě já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro stažení pozměňujícího návrhu pana poslance Raise. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní vás tedy poprosím o proceduru hlasování. Děkuji. Jak jsem již řekl, návrh na zamítnutí podán nebyl. Pozměňovací návrh pod písmenem A byl za souhlasu Sněmovny stažen, o něm tedy hlasovat nebudeme. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana kolegy Dolejše. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Uhlíka pod písmenem C. Další by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích pana kolegy Kalouska, pak pana kolegy Fialy.

O legislativně technických už bylo hlasováno, takže nakonec bychom hlasovali o zákonu jako o celku. Dobře, děkuji. Má někdo námitku proti takto navrženému hlasování? Není tomu tak. V tom případě můžeme přistoupit k hlasování tak, jak bylo navrženo.